Děkuji.

Vezmeme to postupně. Předpokládám, že první bude návrh D1. Prosím o stanovisko. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu D1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 9. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Prosím o stanovisko pana ministra. Prosím o stanovisko pana zpravodaje. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Prosím o stanovisko pana ministra. . Prosím o stanovisko pana zpravodaje. Zahajuji hlasování o D3. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 11. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Prosím o stanovisko pana ministra. Stanovisko pana zpravodaje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 13. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování o D6. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Je to hlasování číslo 14. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 15. Návrh nebyl přijat. Tím jsme přijali všechny pozměňovací návrhy pod písmenem D nebo nepřijali. Je to tak, pane zpravodaji? Tak jsme si zahlasovali o návrzích pod písmenem D. Prosím o návrh další procedury.

Budeme pokračovat. Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Korteho. Nejprve o pozměňovacím návrhu pane zpravodaji, prosím. Nejprve E1 a poté E2. Pana zpravodaje. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Korteho pod písmenem E1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu E2. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 17. Ani tento návrh nebyl přijat. Děkuji.

Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Hnykové. Prosím, pane ministře, vaše stanovisko? Pane zpravodaji? Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Hnykové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Je to hlasování číslo 18. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Plíška, nejprve o G1. Prosím o stanovisko pana ministra. Stanovisko pana zpravodaje? Zahajuji hlasování o návrhu G1. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 19. Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2. Prosím o stanovisko pana ministra. Pana zpravodaje. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu G2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 20. Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o posledním z pozměňovacích návrhů pana kolegy poslance Plíška G3. Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu G3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Tento návrh byl přijat.